Poslanecké sněmovny Otevírám tento bod a prosím, aby se slova ujal předseda volební komise, poslanec Martin Kolovratník. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Čekají nás čtyři volební body, z toho jeden tady aklamací a tři potom provedeme tajnou volbou ve Státních aktech. První bod je návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. My jsme na volební komisi měli vyhlášenou lhůtu do 13. prosince do 12 hodin.

Navržena je rezignace z výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pana poslance Krejzy. Proti tomu je navržena nominace do stejného výboru pana poslance Bohuslava Svobody a zároveň pan poslanec Krejza je nominován do výboru pro bezpečnost. Toto místo zatím bylo uvolněno a nebylo ještě obsazeno. Volební komise tento návrh promítla do svého usnesení formou per rollam číslo 24 ze včerejšího dne, a navrhuje tedy volbu veřejnou pomocí hlasovacího zařízení.

Já vám také děkuji, pane předsedo. Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě rozpravu končím. Nechcete. Prosím, proveďte nás hlasováním. Takže první hlasování bude o rezignaci pana poslance Karla Krejzy z výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, pokračujte.

Nerozporuje.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 19, přihlášeno je 190 poslankyň a poslanců, pro návrh 186, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Tím jsme tento bod naplnili a já končím jeho projednávání.